Nyní tady mám ještě faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.

Vaše nejčastější slovo dneska v projevu bylo obstrukce. Takže diváci a naši a vaši voliči by měli vědět, že dneska jsme se o D1 nebavili proto, protože zejména poslanci z pirátské strany obstruovali a měli dvouhodinový projev. Tak a toto bylo poslední vystoupení dnešního dopoledne. Já přerušuji jednání, přeji dobrou chuť.